Lesbické a gay registrované páry mají podle mezinárodního práva stejné právo na ochranu rodinného života jako partneři opačného pohlaví a mají stejné právo na ochranu s ním spojených hodnot, jako je vzájemná péče, založení rodiny a výchova dětí. Navržená úprava nevytváří žádný speciální režim pro gaye a lesby, pouze stávající fungující systém rozšiřuje i na ně. Řeší se tím několik základních problémů. Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny vztahy budou mít zákonem uznanou stejnou důstojnost. Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě. A jsou to i věci čistě praktické, jako je společné jmění, nárok na určité sociální dávky, výživné, dědění a tak podobně. Prosil bych ještě jednou všechny v sále, aby se ztišili. Předkládaná novela občanského zákoníku spočívá zjednodušeně v tom, že manželství již nebude definováno jako svazek muže a ženy, ale mělo by se stát svazkem dvou lidí, tedy bez ohledu na jejich pohlaví. Dále se novela občanského zákoníku promítne do úpravy při osvojení, společné adopce a společného pěstounství, které je přístupné pouze manželům. Platná úprava takovou možnost registrovaným párům nedává. Novela rovněž zasahuje do zákonů o důchodovém pojištění, evidenci obyvatel, rodných čísel, o matrikách a o specifických zdravotních službách. Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době? Již uzavřená registrovaná partnerství zůstanou v platnosti, do budoucna už ale nebude možné uzavírat nová. Ta již uzavřená bude možné změnit na manželství uzavřením řádného manželství. Faktem je, že jedna skupina lidí je diskriminovaná, nemohou uzavírat sňatky, nemají stejná práva. Přál bych si, abychom to v tomto volebním období napravili. V průběhu svého života jsem ale názor změnil, změnil jsem ho zejména pod vlivem publikovaných vědeckých názorů, svých přátel, a přiznám se, i pod vlivem své manželky. Ostatně podle průzkumů 5,7 milionu našich spoluobčanů úpravu manželství, do kterého by mohly vstupovat i stejnopohlavní páry, také podporuje. Vždy tomu tak bylo a již v minulém volebním období to deklarovaly kluby napříč téměř celým politickým spektrem. Vážené kolegyně a kolegové, téma narovnání práv stejnopohlavních párů se odkládá již dlouho. Tento návrh si zaslouží, aby se jím detailněji zabývaly odborné sněmovní výbory, a zaslouží si to především ti, kterých se to týká. Jde o úpravu, která je běžná v řadě zemí Evropské unie i jinde. Není jediný důvod, proč bychom statisícům gayů a leseb a jejich dětem měli upírat možnost mít rodinu a získat právní oporu jistoty a stabilitu, které plynou z manželství. Pokud někdo v této zemi platí daně, je právoplatným občanem této země, měl by mít také rovnoprávné zacházení. To by mělo platit pro všechny páry a rodiny. Všem vám děkuji za to, že jste hlasovali pro zařazení tohoto návrhu, a věřím, že povedeme konstruktivní debatu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Aleš Dufek. Máte slovo. V rámci své zpravodajské pozice se vás pokusím provést spíše tou technickou částí, co se vlastně navrhuje.

Ale když to vezmu popořadě, první, co se mění, je § 29 občanského zákoníku. Máme doposud úpravu takovou, že když některá osoba změní pohlaví a přitom působí v řádně uzavřeném manželství, tak takové manželství zaniká. Nový návrh v podstatě říká, že takové manželství nezaniká, a ten druhý partner pak samozřejmě, pokud nechce v daném svazku setrvávat, musí vlastně jít cestou klasického úředního rozvodu takového svazku. Dovolím si ho tady citovat celý v novém znění, protože vy máte samozřejmě pouze a jen ten poslanecký návrh.